6.

Paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, já tady ve druhém čtení předkládám návrh zákona, který se týká jedné speciální problematiky, a to důchodového věku horníků.

Tento návrh rozšiřuje skupinu horníků, kteří na tento dřívější odchod do důchodu mají nárok.

Děkuji. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova v zastoupení pana zpravodaje Zavadila ujal pan poslanec Opálka, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se zhostil v zastoupení funkce zpravodaje. Chtěl bych předtím ještě říci, že vláda rozeslala poslancům tento tisk ještě v závěru minulého roku 11. 11. První čtení proběhlo 20. ledna a výbor, jak už zde bylo řečeno, přijal usnesení po projednání 4. února.